Jenom pár čísel, abychom věděli, o čem hovoříme. Původně, a tak to zůstane i v případě, že se obrátíte na soud, bude soudní poplatek za zápis akciové společnosti 12 tisíc korun.

Ústavněprávní výbor navrhoval, aby ta motivace směrem k notářům nebylo 8 tisíc proti 12, ale 10 tisíc korun proti 12 tisícům, tzn. výpadek pro stát při každém zápisu akciové společnosti by nebyl 4 tisíce korun, ale 2 tisíce korun. To jsou podle mého názoru srozumitelné věci, není to nic, na čem bychom museli podle mého názoru krvácet. Pozitivní efekt návrhu je v tom, že v případě, že lidé budou využívat služeb notářů, výrazným způsobem se uleví pracovníkům soudů a ti se samozřejmě budou moc věnovat jiné činnosti. Je jenom otázka, jaká výše by měla být.

Jenom bych chtěl upozornit na to, že skutečně při zápisu akciové společnosti si myslím, že 12 nebo 8 nebo 10 tisíc korun není rozhodující částka, která by bránila někomu v podnikání. Ale jak říkám, je to zbytečný spor, jenom jsem se snažil vysvětlit, v čem tedy to snížení a zvýšení má spočívat. Děkuji. Nyní tedy pan ministr Brabec v rozpravě. Děkuji, pane předsedající.

Děkuji. Kdo dál v rozpravě? Nikoho nevidím, rozpravu končím. Není. Pan zpravodaj také ne.

Prosím, pane zpravodaji. Vážený pane předsedající, vážená vládo, vážení kolegové, budeme hlasovat po bodech. Všechny pozměňovací návrhy máme ve sněmovním tisku 306/3. Budeme tedy hlasovat po bodech a já vždy uvedu, čeho se pozměňovací návrh týká. Týká se to více nesourodých věcí, tak ať víme, o čem hlasujeme.

Není tomu tak. Chcete schválit proceduru? Můžeme tedy začít. Prosím. Nyní budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu pod bodem 1, který se týká zápisu spolků. Stanovisko? Pan ministr? Ano.

Děkuji vám. Další návrh. Další návrh je pod bodem 2, týká se osvobození od soudních poplatků zdravotních pojišťoven. Stanovisko negativní. Pan ministr?

Kdo je proti? Děkuji vám.

Další návrh je pod bodem 3 a je to legislativně technická úprava, novela. Stanovisko kladné.

Kdo je proti? Děkuji vám. Další návrh. Nyní budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu pod bodem 4, týká se zachování snížení soudního poplatku u elektronických platebních rozkazů. Stanovisko kladné.

Kdo je proti?

Další pozměňovací návrh. Nyní se jedná o pozměňovací návrh pod bodem 5 a jedná se o legislativně technickou novelu. Stanovisko kladné.

Kdo je proti?

Další návrh.

Pan ministr?

Kdo je proti? Děkuji vám. Další návrh je pod bodem 7, jedná se o legislativně technickou úpravu místní příslušnosti. Stanovisko kladné.

Děkuji vám. Další návrh. Jedná se opět o legislativně technickou novelu, doplnění výčtu zákonů. Stanovisko kladné.

Děkuji vám. Devátý návrh.

Stanovisko kladné.

Kdo je proti? Děkuji vám.